Dámy a pánové, jsme připraveni o této zásadní věci na půdě Sněmovny v navrženém bodu diskutovat. Náš návrh je součástí zásadní změny koncepce České armády, kterou má naše hnutí SPD zpracovanou a která mění Armádu České republiky z kapesního expedičního sboru na armádu schopnou bránit území České republiky. Věřím, že vnímáte vážnost celé situace a jste schopni jednat jako Sněmovna suverénní země. Rozhodujete o tom, jaký bude osud našich občanů. I o tom budeme hlasovat. Nyní prosím paní poslankyni Langšádlovou. Připraví se pan poslanec Fiedler. Dobrý den, vážený pane předsedo, dámy a pánové.

Musím říct, že jsem se dnes opět setkala se zástupci podnikatelů, kteří mi říkali o tom, jaké dopady vaše kroky, které jste přijali v posledních měsících, mají na podmínky jejich podnikání. Musím říct, že si možná málo naše vládní koalice uvědomuje, že jsou to podnikatelé, kteří vytvářejí pracovní místa, a že jsou to podnikatelé, kteří zajišťují příjmy z našeho státního rozpočtu. Velice bych vás chtěla poprosit o zařazení tohoto bodu. Závěrem mi dovolte vyjádřit jenom velký nesouhlas s tím, že se vládní koalice odmítá bavit o migraci již tento týden. Opravdu si myslím, že bychom tuto diskusi neměli odkládat. Děkuji vám.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu velmi krátký. Nejdříve si dovolím krátce zareagovat na to, co tady zaznělo, k panu předsedovi Sklenákovi. Můžete vystoupit s návrhem bodu a můžete jej odůvodnit. Ale je velmi obtížné vám umožnit reakci na to, co zde přednesli kolegové s přednostním právem. Prosím, předneste návrh bodu a odůvodněte ho. Dobře, pane předsedající.

Chtěl bych vyzvat předsedy poslaneckých klubů, aby uvážili využití možnosti veta tohoto bodu ještě jednou, abychom o bodu s podobným názvem mohli jednat. Podle toho, co zde zaznělo, si myslím, že opravdu by mohlo jít o bod velmi krátký. A jde také o to, aby reakce Poslanecké sněmovny Parlamentu byla opravdu rychlá. Děkuji. Ještě oznámím, že pan předseda vlády hlasuje s kartou číslo 15. Prosím. Děkuji za slovo. Nevnímám to jako obdobné. Vnímám to jako totožné. Proto veto, které jsem zde vznesl na návrh pana kolegy Kalouska, platí i pro tento návrh. Děkuji. Nyní se hlásil pan poslanec Laudát a připraví se pan poslanec Benešík, který je zatím posledním přihlášeným k pořadu schůze. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Velmi katastrofálně z tohoto výčtu vychází například Jihočeský kraj, kde už kolegové dopočítali, že tam jsou ohroženy stavby za 48 miliard korun. Prakticky je tam všechno.

Vy nechcete řešit na parlamentní půdě a neudělali jste pro to ani to minimum, co jste tady slibovali, když jste zamítali návrh programu schůze k elektronickému mýtnému, aby vznikla pracovní skupina při hospodářském výboru, tak spolu s elektronickým mýtným tato problematika vyrábí naprosto smrtelný koktejl pro situaci v resortu dopravy.

Doufám, že jste zaznamenali, že zřejmě po konzultacích s mediálními poradci, protože shodou okolností jsou to všechno ministerstva v gesci hnutí ANO 2011 bude líp, že nejdřív běžely informace v médiích, že jsou dotčeny stavby za zhruba 90 někdy 94 miliard korun, pak se v tisku objevilo 130 miliard a minulý pátek už běželo, že můžou být dotčeny stavby za 200 miliard.

Můžeme diskutovat o zařazení, nicméně navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako první třiadvacátého, to znamená ve variabilním týdnu ve středu jako první bod. Ale klidně se můžeme domluvit, že bude zařazen, ale nejpozději tu středu, ať se pan ministr Brabec má čas připravit, sehnat si relevantní podklady, co se v jeho resortu děje. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Benešík a potom ještě paní poslankyně Berdychová. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, stručně okomentuji návrh na zařazení bodu migrace na tuto schůzi Sněmovny. Můžete navrhnout něco jiného. Pokud toto neprojde, tak chci informovat, že výbor pro evropské záležitosti bude projednávat, tak jako vždy, mandát premiéra před jednáním Evropské rady 17. března. Tyto výbory jsou otevřené, máte možnost se jich zúčastnit, stejně jako veřejnost. Některé kolegyně a kolegové, byť nejsou členkami nebo členy tohoto výboru, tohoto využívají. Čili pokud tento bod neprojde, upozorňuji na možnost diskutovat mandát premiéra před Evropskou radou 17. března. Pan premiér chodí na naše výbory se svým mandátem vždy před Evropskou radou pravidelně.